Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Sjednaná smlouva pouze upravuje povinnosti vyplývající z vnitrostátních předpisů a současně tak nemůže založit novou daňovou povinnost. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu. Tato smlouva je pro naše podnikatelské subjekty důležitá. Má značné zásoby nerostného bohatství a jistý potenciál své ekonomiky, přičemž lze předpokládat, že časem může postavení Turkmenistánu jako jednoho z našich obchodních partnerů nabývat na významu. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění bezesporu zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Na základě uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti a tuto smlouvu po projednání přikázala v prvním čtení příslušným sněmovním výborům. Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se domnívám, že pan ministr Babiš řekl všechno, co bylo zapotřebí.

Děkuji za slovo. Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Nikdo se nehlásí. V tom případě budeme hlasovat.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.